Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel a my budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Máme schválenou proceduru. Eviduji přihlášku pana poslance Kováčika. Není tomu tak. Nejprve vás tedy odhlásím, protože eviduji žádost na vaše odhlášení. Požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili na hlasování. A nyní vás požádám, pane zpravodaji, abyste se ujal slova a provedl nás hlasovací procedurou. Také děkuji za slovo. Nejdříve budeme hlasovat návrh usnesení, které přednesl pan předseda Stanjura.